A měla jsem tam samozřejmě na ně dotazy. Musím říci, že jsem samozřejmě nechala protokoly rozebrat odborníkem. Využila jsem k tomu Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze. Oni opravdu udělali nezávislý rozbor toho, jak dozorové orgány pracují, a to mě přesvědčilo, proč budu hájit dozorové orgány Ministerstva zdravotnictví.

Řeknu vám fakta.

Ve stejném počtu lidí to provádí.

Hygiena pro jistotu žádné procento neuvedla. Pouze mi vyčíslila kontroly. Když se podíváme na informace o výsledcích kontrol bezpečnosti potravin, tak musím říct, že jak Státní veterinární správa, tak inspektoři SZPI zase dbali daleko více než inspektoři hygienické služby na to. Za to nemohou lidé, kteří pracují na hygieně, ale je to věc lidí, kteří zodpovídali a zodpovídají za Ministerstvo zdravotnictví, když chtějí dělat tak kvalitní dozor nad bezpečností a zdravím lidí, aby k tomu vůbec nastavili podmínky. A to dneska má opravdu jenom Ministerstvo zemědělství.

Tak jak se zabýváme bezpečností? Je to vždycky následek a všechny dozorové orgány jsou povinny spolupracovat.

Tím nechci říct, že pracovníci Ministerstva zemědělství chtějí pro státní rozpočet vydělat více peněz. Ale položme si otázku, jestli když dostanete pokutu 17 tisíc, tak se budete snažit lépe pracovat, nebo když vám udělí někdo pokutu 3 tisíce.

Že to není stejné podnikatelské prostředí pro subjekty.

Musím říct, co ale vzniklo.

A to v tom rozdílnost pokut, rozdílnost v přístupu.

Ano, já prosím kolegy, aby nerušili.

A hygieně zůstanou uzavřené provozy, což jsou školy, školky, jesle, domovy důchodců. Není to, jak říká kolega, pouze školy. Jsou to také věznice. Jsou to vlastně různé provozovací služby, které mají speciální speciální výživu.

Nechci vás dále mořit čísly, ale to jsou fakta, která se zjistila na základě úředních kontrol, podložená protokoly.

To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Já děkuji paní poslankyni Balaštíkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče... Pardon, omlouvám se panu poslanci Novotnému. Takže nejprve pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec Herbert Pavera, po něm paní poslankyně Jana Hnyková.